Prosím pana poslance Adamce.

Děkuji, vážený pane předsedající. Hlasovali jsme tak, jak jsme hlasovali.

Tak to prostě bylo!

Lidská závist je nekonečná. Já si myslím skutečně, že...

A rozhodně máme spoustu dalších aparátů na to, abychom pochopili, zda ten komunální politik se ve své funkci chová standardně, nebo nestandardně, jestli si pomáhá malou domů, nebo nepomáhá. Protože volič přece má svoji hlavu a volič zvolí toho, o kom je přesvědčen, že tu práci bude dělat dobře, že má nějaké morální zásady, má prostě na to, aby tu funkci vykonával.

Děkuji.

To, co řekl, sedí. Nebudu ho zkoušet dva. O ničem jiném. Důležitá otázka je, kdo ty paragrafy napsal a předložil do Poslanecké sněmovny. Vláda! Podívejte se na pozměňující návrhy, které jsme podávali tehdy, které měly chránit komunální politiky.

A to je celé. Není důvod. Varovali jsme proti centralizaci toho registru. Říkali jsme: Nechme to, jak to je. Nikdo nebyl schopen říct, v čem to nefunguje, proč to bude lepší. A to navrhla vaše vláda, pane poslanče Kolovratníku prostřednictvím pana místopředsedy. Děkuji.

Hezký den, vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně. Já už tady hodinu poslouchám debatu o novele střetu zájmů a dovolím si navázat na kolegu Kolovratníka.

Problematice ochrany soukromí členů samospráv se nevěnoval nikdo. Podotýkám nikdo! Nebyl předložen ani jediný pozměňovací návrh v této věci.

Prosím pana poslance Ferjenčíka, potom pan poslanec Válek a další. Děkuji za slovo. My jsme také souhlasili s tím, že ten zákon má být nějakým způsobem proporční a že se nemá týkat nejmenších obcí.

Jinak s tím, aby tam nebyly malé obce, jsme my neměli problém, sami jsme to navrhli, bohužel ústavněprávní výbor to vyhodnotil jinak. Myslíme si, že se ten pozměňovací návrh jde, zavádí nadbytečnou byrokracii a nebude fungovat, jak je zamýšleno.

Myslím, že to celkem odráží vůli této Sněmovny. Děkuji. Potom pan poslanec Plzák.

A nesouhlasím s ní, že za to, že se ten zákon přijal, může pan premiér v demisi Babiš. Nemá pravdu, podle mě je zbytečné takto na něho útočit. Já se ho tedy i jako poslanec TOP 09 musím zastat, protože si myslím, že musíme jednat férově, a on určitě ten zákon neprosadil.

Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Bláha. Děkuji za slovo. Tady se mluví o sprostých podezřelých a já si jako poslanec také můžu připadat jako sprostý podezřelý. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Já jsem chtěl reagovat na svého kolegu Ivana Adamce, který tady předestřel takovou nějakou situaci. Starostové začnou skládat funkce, nebude chtít nikdo kandidovat a co se stane? Kdo bude řídit obce? Já se omlouvám za neznalost, já jsem se tím zákonem, přiznám se, tolik nezabýval ale je tam tento člověk zmíněn? Prosím pana poslance Bláhu. Já jsem nechtěl vystupovat, ale když to tady slyším, tak si říkám: To máme tady zase blábolů! Tak já jenom připomenu. Proč ten zákon vznikl? To byl vzkaz tradičních politiků těm, kteří něco v životě dokázali, udělali: Nelezte sem! A taky to tak dneska dopadá. Nechtějí pomáhat. A právě oni by mohli něco změnit na těch vesnicích. Takže to je to, co nám ten zákon přinesl a co jsme schopni kontrolovat. Takže vám to řeknu: Nejste schopni zkontrolovat díky těm hlášením vůbec nic!

Tím, co se tam uvádí, vlastně uvádíte jenom zmatek. Víc nic. Je to k ničemu a nikomu to neposlouží.